Systém obchodování EU s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům. Znovu opakuji, že SPD už delší dobu prosazuje, aby Česká republika vystoupila ze systému obchodování s emisními povolenkami, abychom bránili zdražování energií pro naše občany.

Naše soběstačnost je zcela vážně a zásadně v mnohých ohledech nedostatečná.

Abych to definoval správně, na politicích je určit, na kolik budeme na případné hrozby připraveni. I proto tohle téma patří právě na půdu Sněmovny, jelikož hrozby, které jsou před námi, jsou nejen reálné část z nich nás zasáhne a je jen otázkou na nás, jak budeme připraveni, jak jim budeme čelit a zda jim budeme čelit až poté, co krize přijde, nebo se na ně připravíme předem. Z výše uvedených důvodů tedy navrhuji jménem SPD mimořádný bod programu této schůze s názvem Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice, protože zdražování je pro mnoho občanů už zcela neúnosné a už nemají peníze na to, platit ty předražené složenky. Proto bych to tady rád projednal, abychom se za občany postavili a SPD stojí za občany, za těmi slušnými občany rád bych zařadil tento bod jako a) první bod schůze Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu tohoto závažného bodu, protože jestli chcete řešit zdražování, jestli i vy ostatní nejenom SPD chcete řešit zdražování, které se týká českých občanů, a chcete jim pomoci, tak vás prosím, abyste hlasovali pro tento náš návrh bodu, protože jinak to tady nemůžeme projednat.

Ale evidentně to tak není. Pan premiér Petr Fiala se směje.

Už jsme zaslechli nějaký alibismus, kdy pan premiér Petr Fiala říkal, že to bude těžké a že to nebude možné vyřešit hned.

Potom bych navrhl druhý bod. Žádám vás, vážené dámy a pánové, abychom zařadili jako mimořádný bod programu této schůze diskuzi na téma nazvali jsme to Nouzová opatření a jejich vliv na ochranu zdraví občanů České republiky. Navrhuji, abychom jako Sněmovna vládu v demisi vyzvali ke zrušení nouzového stavu, protože za a) lze opatření realizovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. Jenom připomenu, že před čtrnácti dny jsme tady navrhovali zrušení nouzového stavu, protože jak jsem řekl, lze to realizovat podle jiných současně platných zákonů, nějaká opatření.

Do dnešního dne nikdo v této zemi neměl odvahu analyzovat příčiny, co a kdo skutečně zabíjí. Jsou to podfinancované nemocnice, dlouhodobý tlak na snižování lůžek, nedostatek zdravotníků díky nízkým mzdám.

Takže tady je potřeba si to pojmenovat.